Já se pokusím v krátkosti a věcně reagovat na komentáře, které tady byly předneseny. Točit volantem je obtížné, když neznáte silnici, po které jedete, a my po té silnici všichni jedeme poprvé. Pokud se týká trasování, tak jenom upozorňuji na to, že většina zemí, které si zde řada z vás bere za vzor, od trasování buď upustila, anebo ho ve velké většině nestíhají, a trasování, kdy nám se daří dlouhodobě trasovat kolem 80 až 90 %, rozhodně není neúspěšné. Upozorňuji ale na to, stejně tak jako je to ve všech ostatních zemích, že ve chvíli, kdy propukne výrazné komunitní šíření, tak každé trasování bude selhávat. Náš systém je nastavený tak, že do jisté míry utrasuje zhruba 6 tisíc nově nakažených osob denně.

Ve chvíli, kdy je komunitní šíření, pak klastr jako takový ztrácí smysl.

Ve chvíli, kdy zjistíte za pár dnů, že jste pozitivní a začne se vás někdo ptát, kde jste se nakazil, pravděpodobně si vzpomenete na hospodu, nemusíte si vzpomenout na ten rohlík z Tesca. A ve chvíli, kdy je komunitní šíření, tak je to v podstatě jenom otázka toho, jak jste tam byli dlouho, a ne jestli jste to mohli chytit jenom v Tescu nebo jenom v restauraci.

Takže za tu poslední dobu od začátku rozvolňování máme zpracovány informace, které udali jednotliví občané o tom, kde došlo pravděpodobně k té nákaze. Chtěl bych se velmi ohradit oproti tomu, že máme nejvíce smrtí v Evropě nebo ve světě. To prosím není pravda.

To prostě není pravda. My máme jakousi nevýhodu, já ji spíš považuji za plus, ale je otázka, jak se na to díváte, my naše data hlásíme velmi přesně i v kontextu všech evropských zemí. Takže ve chvíli, kdy přestanete tato data hlásit anebo kdy je vůbec nebudete udávat, potom nemáte problém, samozřejmě. Jako třeba Slovensko, které v podstatě nemá žádné úmrtí na covid.

Já to vysvětlit neumím.

Takže tuto informaci věřím, že všichni ve svých mailech najdou. Také není pravda, že bychom si vybrali jinou vakcínu než Británie, naopak do České republiky shodně s Velkou Británií jako první přijde pravděpodobně Pfizer, kterou máme objednánu. Máme objednáno nebo garantováno množství pro dvojnásobek české populace, kterou potřebujeme naočkovat, to znamená, asi 16 milionů lidí, potřebujeme naočkovat kolem 7 milionů lidí. Není pravda, že nemáme očkovací centra, očkovací centra máme. Jsou tři úrovně té vakcinace, tak jak budou postupně aplikovány, tak jak bude nabíhat počet těch vakcín, očkovací centra ve velkých nemocnicích, menších nemocnicích a potom teprve ti praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté. Ale myslím si, že už když si přečtete jenom tu strategii, tu obecnou, tak jak je nyní koncipována, tak vám řada z těch věcí bude jasná. A já jsem opravdu řekl, že to nechám rozeslat, až to uvidí vláda, protože mně připadá, že je korektní, abychom napřed to, co navrhujeme na vládě, ukázali vládě, a potom to rozesílali dalším subjektům, jakkoli si samozřejmě vážím všech z vás a všech politických parlamentních stran a nemám žádný důvod tuto informaci skrývat. Také zde bylo řečeno, že není žádná informační kampaň. Tak to prosím taky není pravda. Znovu říkám, bohužel, ano, státní aparát je trošku pomalejší, takže ta velká padesátimilionová kampaň bude vysoutěžena do konce roku, začne s rokem novým. Ano, je to později, než bychom si přáli, k tomu se přiznávám bez mučení, ale není pravda, že nic neběží a že nic nemáme.